Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. U skladu sa odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju Hrvatskom dostavljeno je Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2018. godinu. Kao što vam je poznato poslovi ureda, vrste revizije, subjekti i predmet revizije utvrđuju se godišnjim programom i planom rada. Tako su u programu i planu rada za 2018. godinu obuhvaćeni subjekti za koje je odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju i Zakonom o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe propisana obveza obavljanja revizije svake godine a to su godišnji izvještaj, revizija godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna i političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Sve druge revizije planirane su isključivo na temelju zakonom propisanih kriterija kao što su materijalna značajnost, procjena rizika i prikupljanje informacije o subjektu revizije kao i onom segmentu o kojem moramo također voditi računa a to je mišljenje koje su eventualno dobili neki subjekti u prije obavljenim revizijama prije svega mislimo na dakle nepovoljno mišljenje. Tako su planirane i obavljene 224 financijske revizije, 104 revizije učinkovitosti. Ovdje bih vam samo naglasio, ako se sjećate, ja sam ovdje 2011. godine rekao da idemo jednim putem kao što se radi, svi naši kolege na razini EU u svijetu i da su revizije učinkovitosti te kojima ćemo se morati najviše pozabaviti u budućnosti. Te 2011. godine mi smo obavili 2 revizije učinkovitosti, danas smo obavili 104, dakle idemo tim putem. Zatim 11 provjera provedbi naloga i preporuka te 223 uvida u financijski izvještaj. Revizije su obavljene u skladu sa međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija, kodeksom profesionalne etike rada državnih revizora i naravno Zakonom o Državnom uredu za reviziju a obuhvaćaju ispitivanje dokumenata, izvješća, sustava unutarnje kontrole te financijskih i računovodstvenih postupaka u cilju utvrđivanja jesu li podaci u financijskim izvještajima točni a poslovanje obavljeno u skladu sa zakonskim propisima. Revizijom se daje i ocjena o učinkovitosti korištenja i trošenja javnih sredstava a sva izvješća naravno dostavljaju se Hrvatskom saboru i objavljena su na mrežnim stranicama našega ureda. Pored poslova revizije planirani su i obavljeni i poslovi suradnje sa pravosudnim i drugim tijelima te poslovi međunarodne suradnje. Što se tiče suradnje s pravosudnim i drugim tijelima kao i prijašnjih godina i tijekom 2018. godine ured je ovim tijelima, s ovim tijelima surađivao prije u tijeku i nakon obavljene revizije.

Značajna je i međunarodna suradnja koju ured provodi kroz razmjenu stavova, iskustava i stručne literature s ciljem ujednačavanja metodologije rada te praćenja suvremenih pravaca razvoja revizijske profesije u svijetu. Posebno bih istaknuo suradnju s Europskim revizijskim sudom i vrhovnim revizijskim institucijama europskih zemalja s dugom tradicijom i velikim iskustvom. Također ured ima status unutarnjeg revizora EUROSAI-a Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija europskih zemalja i to za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Ovdje moram napomenuti da smo izabrani tajnim glasovanjem od naših kolega u Istanbulu 2017. godine sa od 39 nazočnih dobili smo 37 glasova. To znači da je Državni ured za reviziju RH prepoznat svojim profesionalnim i kvalitetnim radom od naših kolega. Također, ured ima status unutarnjem revizora EUROSAI-a Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija europskih zemalja i to dakle za ovo razdoblje koje sam reko. Osim toga, prošle godine ured je bio predsjedatelj i domaćin vrlo uspješnog godišnjeg sastanka kontaktnog odbora EU kojeg čine čelnici vrhovnih revizijskih institucija članica EU, a koji je održan u Dubrovniku u listopadu mjesecu prošle godine. Glavna tema sastanka bila je suradnja i odnos vrhovnih revizijskih institucija s građanima te njihovo ostvarenje odnosno otvaranje prema javnosti. Na tom području naš ured ima vrlo naprednu i razvijenu praksu. Na kraju želio bih se osvrnuti na naš novi zakon, Zakon o Državnom uredu za reviziju koji je sabor donio ovdje u ovom visokom domu, dakle prije dva tjedna. Ovim se zakonom povećava obujam poslova Državnog ureda za reviziju koji se odnosi na povećanje broja subjekata za koje je ured ovlašten obavljati reviziju, ali i na poslove provjere provedbe naloga i preporuka odnosno sankcioniranje njihove ne provedbe. Ured trenutno od 343 sistematizirana radna mjesta ima popunjeno 284 s time da je u zadnjih 5 mjeseci što zbog odlaska u mirovinu najviše ljudi, što zbog prelaska u druge institucije broj zaposlenika smanjen za 19-toro. Dakle, povećava se obujam posla za naš ured, a u isto vrijeme zaposlenici odlaze iz ureda i teško je pronaći nove zaposlenike koji su dovoljno stručni obavljati tako stručne, stručne i reko bi kompleksne poslove u našoj struci, ali kažem i nadam se da u vremenu koje dolazi da ćemo taj problem riješiti. Naravno, svi oni koji se bave ovim poslom svakako znaju da bi jedan revizor samostalno morao, mogao obavljati poslove revizije mora raditi najmanje 5 godina, a to je jedno dugačko razdoblje pa kad mladi ljudi dođu to je zaista rekao bih dosta kompleksno za ured. Jedan od ključnih razloga dakle, zbog kojih ljudi odlaze je i visina plaće državnih revizora, koji ponavljam obavljaju vrlo složene i kompleksne poslove, plaće su takve kakve jesu i ljudi nas nažalost napuštaju. Ja vjerujem da u ovom rekao bih sustavnom rješavanju neovisnosti državne revizije što se ovim donošenjem novog zakona svakako u nekim stvarima poboljšalo, da bi se ta neovisnost bila još čvršća, temeljem preporuka međunarodnih institucija počevši od UN-a, ja vjerujem da pri donošenju, a sada je upravo u izradi Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika, ja vjerujem da će se pri donošenju plaća za ovlaštene državne revizora za koje postoji posebni zakon, vjerujem da će se to uzeti u obzir i da će se nagraditi naš rad. Hvala vam lijepa, zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, svima vama cijenjene zastupnice zahvaljujem na vašoj pozornosti. Zahvaljujem glavnom državnom revizoru. Imamo sedam replika, no prije toga pozdravimo učenice i učenike Obrtničke škole iz Požege, dobro došli. [[Pljesak.]] Prva replika poštovani kolega Miro Bulj. Uvaženi glavni revizoru, zaista vaše revizije su odrađene maksimalno, vidim da vam fali i ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava, međutim činjenica je da vi iz godine u godinu ste upozoravali na probleme koji su danas eksplodirali. Primjera i 2012. i '13.,'14.,'15. i '16. vi ste upozoravali da se za brodogradnju novac troši ne namjenski. To je bilo u svim vašim izvješćima. O tome sam i ja postavljao pitanja što se poduzima da se to zaustavi. Vi ste odradili svoj posao. Ništa se nije poduzelo i sad kad se eksplodiralo da milijarde nisu trošene namjenski, e sad je problem, a državna revizija odradila svoj posao.

Dobro. Idemo dalje, druga replika poštovani kolega Karlić, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani glavni državni revizore i suradnici, pa evo ja bi prvo htio kao dugogodišnji čelnik lokalne samouprave pohvaliti državnu reviziju jer upravo zahvaljujući nalazu revizije prije 20 godina u Vinkovcima kad su nas upozorili na sve greške i propuste koje je tada radila gradska uprava prije mene, pa i u početku, smo ispravili puno toga i nakon toga godinama dobivali nalaze potpuno uredne odnosno bez nepravilnosti, a ono što me zanima zapravo mi smo u toku rada svake godine kad bi imali nekakav problem za koji ne bi znali kako ga riješiti, tražili mišljenje državne revizije, našeg ureda u Vinkovcima. E sad, to je bilo ponešto, nismo mogli dobit često pismeno nego samo usmeno izvješće, odnosno usmenu preporuku da li je sad pravilo, sad više ne znam, da se može tražiti, to je kao jedan partnerski odnos zapravo da se dobije mišljenje kako bi se ispravile nepravde odnosno pogreške koje bi radila gradska uprava. Izvolite, odgovor. Poštovani g. zastupniče, Državni ured za reviziju kao što znate nije savjetodavno tijelo, mi dakle možemo samo kroz samu reviziju kod procesa obavljanja revizije, dati preporuke kako i na koji način riješiti problem, nažalost to je tako. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani glavni državni revizore g. Klešiću, kad ste govorili o obavljenim revizijama, zapravo u vašem izvješću navodite da obaveze po pravomoćnim presudama ili arbitražama ne plaćaju se u roku određenom za dobrovoljno ispunjenje obaveza čime se zapravo povećavaju rashodi za kamate ali i povećavaju se troškovi ovršnog postupka, tako piše u izvješću. E sad po vašim saznanjima, je li to kod tih subjekata zapravo zbog nedostatka sredstava za isplatu, ili se radi o tome, ili se radi zapravo zbog neusklađenosti poslovanja, zbog čega dolazi do neisplata u tom zakonsku roku vezano za ovrhe i arbitražu?

Sada je na redu kolega Žagar, izvolite. Uvaženi glavni državni revizoru, ja sam jednu stvar siguran, u Državniji reviziji nema sigurno kupljenih diploma, to sam siguran, radite vrlo ozbiljan i težak posao i zato je potrebno određeno znanje i iskustvo. Ono što me smeta u vašem izvješću, ne što me smeta što ste vi stavili u izvješće, to je istina, nego smeta me odnos prema Državnoj reviziji, piše ovdje da je za stručno usavršavanje i izobrazbu u 2018. utrošeno 104 274 kn što iznosi 351 kn po zaposlenom. Ne znam jel to dovoljno za prijevoz do mjesta usavršavanja. Dakle to je ozbiljna primjedba. I mislim da ni novi zakon nije baš puno doprinio vašem boljem radu ali me samo jedna, ako možete komentirati jedno. S jednog zahtjeva Europske komisije, ured je uključen u nadzor provedbe mjera fiskalne politike i reformskih mjera s ciljem efikasnije zaštite i financijskih interesa RH. Je li vas ministarstvo uvažava u tome? U čemu se očituje taj nadzor, provedba, mjera fiskalne politike i reformskih mjera? Ne mogu reći da imamo lošu suradnju sa bilo kim, prema tome, kolegica je član Odbora za fiskalnu politiku a što se tiče samog Ministarstva financija, naša suradnja sa kolegama iz Ministarstva financija zaista je na najvišoj razini. Kolega Vlaović sada ste vi na redu, izvolite. Hvala predsjedniče.

Poštovani g. zastupniče, dakle što se tiče Državnog odvjetništva i naše suradnje sa kolegama iz Državnog odvjetništva, to sam već puno šuta ovdje govorio, to je vrlo jasno. Mi učinimo svoje izvješće, kolegama dostavimo dakle naše sve ono što smatramo da u okviru našeg izvješća ima neka obilježja kaznenih djela, to izdvojimo posebno, ostavimo kolegama kao i kompletno izvješće. Daljnji postupak je dakle na njima i mi nemamo dakle nikakve zakonske mogućnosti tražiti od kolega da oni nas izvješćuju što su pod tim predmetima učinili. Kolege podnose izvješće, godišnje izvješće o radu Državnog odvjetništva ovdje u ovom Visokom domu, onda ih svakako o tome možete i pitati. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, tu vam mogu odgovoriti da izvješće za 2018. g. se radi i naravno da ćete to ćete to moći vidjeti. Idemo sada na poštovanu kolegicu Perić, izvolite. Poštovani predsjedniče. Pa evo, ja bi htjela istaknuti da sva izvješća i rad Državnog ureda za reviziju mora se posebno istaknuti jer su izuzetno kvalitetna i svako onaj tko želi imati kompletan uvid u poslovanje kako državnih institucija, ministarstava, trgovačkih društava u vlasništvu države i lokalnih samouprava, može se itekako puno toga naučiti i ono što je rekao i sam g. ravnatelj, zapravo je mogućnost i samih preporuka puno toga popraviti i vidljivo je koliko se toga popravlja tijekom godina i htjela bi istaknuti posebno ove revizije učinkovitosti koje nam itekako puno znače svima a isto tako i provjera samih europskih fondova odnosno korištenja fondova. Nema odgovora. I idemo na zadnju repliku, poštovani kolega Lovrinović, izvolite. Poštovani g. Klešić, Državni ured za reviziju na čijem ste vi čelu, jedan je od rijetkih institucija države koja kvalitetno funkcionira međutim što mene ovdje zanima? Po sistematizaciji, vi biste mogli imati 343 zaposlenika, vi imate 299 koliko sam vidio, tek vam je sada povećan proračun sa 54 na oko 60 milijuna kuna, znači vas se godinama drži na niskoj razini, vidimo koliko su ulaganja u kadrove, obrazovanje itd. Recite, kako vi možete s jedne strane, vi ste u nezavidnoj poziciji sa svojim suradnicima, da odgovarate na velike zahtjeve svih nas, a s druge strane, imate ovako male resurse.

Poštovani zastupniče Lovrinović. Ovako ću odgovoriti na vaše pitanje. Sve ovo što ste vi naveli je točno. Kao što sam rekao, broj ljudi se smanjuje, ljudi odlaze, dobar dio ljudi rekao bih čak, i da je smjena generacija, odlaze u mirovinu i jedan manji dio odlazi zbog toga što pronalazi bolje poslove koji su bolje plaćeni. Kako zadovoljiti ovim zahtjevima? Jednostavno, mi ćemo svakako uvijek, i uvijek odradimo ono što je potrebno odraditi, ali naravno da ćemo, ako ostane situacija, evo kakva je, mi ćemo morati smanjivati plan broja godišnjih obavljenih godišnjih revizija jer jedino na taj način ćemo moći zadovoljiti onih zahtjevima koji se od nas traže, jer jednostavno sve ima svoje granice i ljudski napori također, a ovaj posao koji drži revizor, rade, vjerujte je izuzetno kompleksan, težak, rekao bih, skoro rudarski.

Idemo sada na odbor. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Onda ćemo ići na raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Prvi je kolega Panenić, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Poštovani državni revizoru i sa suradnicama. Evo, danas imamo ovaj izvještaj, koji, slažemo se izgleda, svi ovdje, pokazuje jako puno toga o načinu djelovanja svih razina javne vlasti. Ono što sam ovdje čuo i pohvale, ono što prvo pohvale od onih koji bi trebali reći zapravo, pogledajte malo bolje, pa ćete vidjeti nas. Kolega Karlić, on je pohvali i nalaz za grad Vinkovce 2016., mislim da je rađeno, izgleda ok, ali kad pogledamo trgovačka društva koja su u vlasništvu grada, što stoji tamo? Znači, svi problemi, svi gubitci koji nastaju to grad prebaci novce. Znači uzmemo sredstva iz proračuna, što napravite, mi vama damo. Evo sjedi i kolega Milinković kraj njega i on je došao nedavno k nama, ali kako je došao. Ono što piše u nalazu revizije za njegovo poduzeće, stoji da je 2017. crpilište Mirkovci pokazuje da ima arsena, mangana i to, znači, to je zapravo kolege, ono što trebali ste reći, ne samo se pohvaliti s jednim dijelom, nemojte zaboraviti da ukupnost toga čini ono što zapravo sve jedan grad, Vinkovci je u tome vremenu zapravo u svojim izvješćima trebao prikazati. Na ovaj način svi problemi rješavaju se javnim novcem kojega samo prebacimo negdje i pokrpamo rupe i onda nam je trebalo stajati koji cilj, koja je namjena svega toga, to nije napisano, trebalo je napisati, da idemo pokriti gubitke, one koje zapravo politički odobravamo. Dotakao sam se vodovoda i definitivno da analiza učinkovitosti koja je pokazala i provedbe zapravo i prijašnjih preporuka, pokazuje da nam je to sektor koji ima ogromne probleme. Od gubitaka, od neurednog poslovanja, sve što dotaknete tamo je problem. Znači, problem je kojem se treba ozbiljno pozabaviti, mislim da ministar ovo štivo mora pročitati jako dobro i žurno se treba raditi promjene koje će doprinijeti da se poboljša. Lokalna samouprava. Dovoljno je samo vidjeti kakve su reakcije bile kada se iznijelo nalaze sa 2017. g., dvije općine su bile proglašenje, zapravo da imale su nepovoljno mišljenje, to stvarno, kad imate nepovoljno mišljenje kao lokalna samouprava, to stvarno mora biti niz problema, pa je tako za Kloštar Podravski navedeno, znači u općini 3300 stanovnika, načelnik 12 i pol tisuća kuna ima neto plaću, to je vrhunska plaća, za takvu jednu općinu bolje biti načelnik u jednoj takvoj manjoj općini, nego ovdje doći kolege zastupnici, pa da nas prozivaju svaki dan i skidaju glave za svaku sitnicu. Ovako, spustiš se na najnižu razinu i tamo, ali onda se dogodi da si isplatio veću plaću nego što mu zapravo pripada. Načelnik sam sebi isplatio, državna revizija napisala vratiti za sredstva u proračun općine, nisam evo saznao da li smo imali priliku vidjeti da jedan načelnik, više što je plaćeno vratio svojoj općini. On bi bio heroj, on bi stvarno bio heroj koji bi to napravio i rekao, ljudi pogriješio sam. Ne, ovako mi slušamo, malo su socijal-demokratska partija je bila kriva, ali mi to radimo isto, ali ne možete nas vi prozivati radi toga što ste sami to radili. Nikako da se dogovorimo zapravo s jedne i druge strane, tko je tu kome sada u pravu da nešto prigovara. Jer čini mi se da je suglasnost, nemojte nas dirati pa nećemo niti mi vas prozivati. Npr. u toj, u općini Kloštar Podravski, nisu uplaćivani doprinosi. Utaja poreza. Zamislite ono da se pojavi bilo kome, osobno od nas, da smo utajili netko od nas porez, što bi bilo? Linčovali bi vas. Znači baš bi nas, prema tome, kažem 50 tisuća kuna je isplaćeno, naknada, vijećnicima, zamjeniku načelnika, ali porezi se nisu morali platiti. Malo se preslike računa i na kraju kaže načelnik ne, to je državna revizija okomila se na mene. Znači, rekao je 4 općine, 4 jedinice lokalne samouprave, koliko sam ja vidio, prema svima ista metodologija kojom se radi, utvrđeno za sve, na isti način, jedino on smatra da je na njega izvršen pritisak. Ali ja nisam vidio da državna revizija ide nekoga bez argumenata prozivati niti davati nepovoljno mišljenje. Ono što ima tu još primjera, općenito, svodi se na plaće lokalne samouprave, više od onoga cenzusa od onih 20% osnovice, ali ima jedan dobar raritet o Lećevici, o skladištenju otpada koje bi trebalo se tamo događati, puno se priča i razmatra kada će biti taj centar u funkciji, a kad pogledamo općinu, općina ima vlastiti komunalni pogon i u njemu ima zaposlenu upraviteljicu, ali ne bavi se komunalnim poslovima. Znači, ima zaposlene, ima komunalni pogon, zaposlenu osobu tamo, jedino ne obavlja komunalnu djelatnost, nego to plaća drugima, vjerojatno ova služi da bi eto bila forma ispunjena, srećom, pa će im biti odlagalište u neposrednoj blizini, pa onda će vjerojatno to moći obavljati sa jednom osobom. Problematika zdravstva, mislim da je zdravstvo i ovi podaci koji ovdje pokazuju rak rana, 35 zdravstvenih ustanova iskazalo 700 milijuna kuna gubitka ili manje prihoda od koga jel i da li oni stvaraju gubitak ili manje dobiju od HZZO-a, jako je teško razlučit, jedni se pozivaju da HZZO treba više platiti, HZZO da oni pružaju usluge iznad onoga što im HZZO odobrava, to je jedino što nije razvidno, ono što je razvidno da većina zdravstvenih ustanova ima ogromne probleme. Ako bismo pogledali samo nešto što bi pripadao pod tzv. projekt Slavonija, Baranja i Srijem, bolnice Vukovar, Vinkovci, Virovitica, Požega, Slavonski Brod, KBC Osijek, kad bi samo to zbrojili, vidimo da većina gubitaka je tamo. Vukovar, Veteranska bolnica koja preko 100 milijuna kuna, koju koliko god da se kolege iz HDZ-a posprdavali na račun SDP-a, SDP je napravio veći iskorak i sanirao je puno veće gubitke i napravili su nešto, ovo sada zapravo je iščekivanje, narušava se cijela struktura pružanja zdravstvenih usluga, obavljanja usluga prema tim zdravstvenim ustanovama, urušava se lokalno gospodarstvo, ja ovo već ponavljam više puta, al činjenica je da se ne poduzima. Što znači jednoj Vukovarskoj bolnici preko 100 milijuna kuna da ima gubitaka, pa otprilike toliko su joj godišnji prihodi. Zamislite i jednu tvrtku koja se može s time nositi. Imamo za KBC Osijek 300 milijuna kuna, preko 300 milijuna kuna, a uz to, županije koje sada trebaju upravljati i dalje istu praksu nastavlja, a to je nabava lijekova i drugog repromaterijala bez javne nabave. Ključna točka koje god pogledate godine, nalaza gdje je bilo u bolnicama, javna nabava, javna nabava, javna nabava, promijenio se zakon 2017. mogu definirati javne nabave kako žele, ne oni rade direktno ugovaranja, nije to samo za lijekove, nego isto tako za brojne druge usluge, možda nekom izgleda milijun unutar toga, nije puno, al za bilo što je puno, al kad pogledamo na nabave lijekova gdje se govori o iznosima 20-tak milijuna kuna u jednoj bolnici bez javne nabave, a kamoli bez objedinjene javne nabave, što bi mogle bolnice unutar zdravstvenog sustava obavljati, onda vidimo da državna revizija je savršeno u pravo i upravo naglašava ono što je ključni problem našeg zdravstva, nisu liječnici, nisu pacijenti, nego je zapravo politika upravljanja, ne znamo koja je gora, ona kad država upravlja il ona kad županije upravljaju. Još bi evo tu, osvrnuo se na dvije točke, HRT opet javna nabava, bez propisanih postupaka nabavljeno je za 7 milijuna kuna, bez PDV-a, dodan PDV skoro 10 milijuna kuna bez propisanih postupaka javne nabave, od toga, zamislite, 5 milijuna kuna su dali za istraživanje gledanosti, znači, bitno im je da direktno odaberu onoga tko će za HRT napraviti istraživanje gledanosti, zamislite da su objavili javni poziv, pa se javi netko tko bi realno to napravio, možda bi se ovo sada što su i sami novinari se okomili, pokazali i upravo kroz takav nalaz. Operativni program konkurentnosti i kohezija, ono što je za 2000, zapravo u ovome nalazu naznačeno, evo sad smo dobili potvrdu, što više reći o tome, puno više raditi, kolega Bulj će nastaviti. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo kolegice i kolege, uvaženi državni revizoru sa svojim suradnicima, pa ovaj dokument kao i svake godine koji vi nama dajete kroz izvješće u biti opisiva sliku i stanje kakav je u našim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, kakvi su pokazatelji korisnika državnog proračuna i vi tu dajete mjerodavne, na dobrim uzorcima dajete mjerodavne informacije koje bi trebale biti u biti nešto šta će biti rješenje u budućnosti. Međutim, ja ću još jednom spomenuti, što se tiče hrvatske brodogradnje, od 2013., 2014., 2015, 2017., svake godine državna revizija je u svome izvješću, a vi to možete potvrditi je naglašavala da hrvatskoj brodogradnji se novac troši nenamjenski, koji država daje brodogradilištima. Iz godine u godinu uvijek isto i to smo naglašavali, i šta se dogodilo? Onda koja je svrha, znači, ako je svrha državne revizije da to kaže i ukaže, da uputi nadležnim institucijama DORH-u i ostalim nadležnim, oni uputili, nitko ništa nije poduzimao. Vlada je imala te dokumente ispred sebe. Znači, novac za brodogradnju u milijardama, u Brodosplitu i ostalim brodogradilištima nije trošen za brodogradnju i to je državna, znači, korištenje nezakonito je trošen novac i to godinama je državna revizija ukazivala, međutim, i hrvatska Vlada i ostale institucije nisu štitile hrvatsku brodogradnju, nego interese vlasnika koji nisu, znači, taj novac namjenski ulagali. Vidimo ovdje, da ste ja ću se isto osvrnuti na zdravstvo, vi ste ovdje i bolnice, i druge ustanove, međutim, niste npr. domove zdravlja, a ja ću vam reći doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije. Dom zdravlja Splitsko dalmatinske županije, koji je … [[Govornik se ne razumije.]] 2002. g. najveći dom zdravlja, jer je jedinstven, 13 bivših domova, sada su ispostave.

Ostali smo na 1 pedijatru, umjesto na 4, jer posljednjih 10 g. sav novac koji je ulagan, decentraliziran u Splitsko dalmatinsku županiju, dok je bio župan Sanader Ante, Ževrnja, svi župani, sada Boban, taj novac nije ulagan u specijalizacije i danas naši roditelji, kada dolaze sa svojom djecom, nailaze na zatvorena vrata u domovima zdravlja, u mom Sinju, 50 tisuća stanovnika imaju jednog radiologa jer se drugi razbolio, očekujem da će ozdraviti. Umjesto 4 mreža Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kaže 4 pedijatra specijalista, mi imamo 1. I djeca, roditelji sa djecom, odlaze na hitnu pomoć, a i tu nemamo dovoljno timova, znači hitna pomoć je još veće, dobija opterećenje, zaštićenije i ne mogu rješavati svoje poslove. Na vratima u Sinju, piše javite se u Split pedijatru. Pa kako će onaj čovjek s Tijarice, iz Triljske općine, dakle, gradonačelnik Šipić iz Vrlike, 150 km sa svojim djetetom, koje je bolesno, kojim ovisi život, ne daj Bože da se ponovi slučaj Metković, mora ići u Split čekati redove. Mi nemamo pedijatre u domovima zdravlja, nemamo radiologe, nemamo liječnike, to je područje 2/3 Hrvatske. Mi ovdje govorimo o bolnicama, da, bolnica u Kninu, koja ima hrvatski ponos, se zove, opća bolnica veteranska, koja trebala bi imati za fizikalne terapije se ima baze. Ja dajem amandman ovdje 5 milijuna kuna da se riješi, da Dalmatinska zagora ima jednu bolnicu, za veterane, i naravno druge građane, opća bolnica, ne ne želite, a zašto ne želite? Vidjeti ćete sada dolazaka u ravne kotare i u zaleđu Šibenika i u drniški kraj i u Knin, vidjeti ćete kako se brojni projekti govore, mi nemamo doslovno tim krajevima pedijatra, a pozivamo na rađanje, na opstanak, a nemamo gdje djecu odvesti pedijatru.

Idemo sada na raspravu Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Boris Lalovac, izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče, poštovani državni revizor sa suradnicima, kolegice i kolege. U izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2018. g. daje se zbirni pregled obavljenih financijskih revizija, a obuhvaćeni su financijski izvještaji i poslovanje subjekata na državnoj i lokalnoj razini, znači revizija izvršenja državnog proračuna i korisnika državnog proračuna, obavljena revizija lokalnih jedinica, revizija zdravstvenih ustanova, neprofitnih organizacija, od kojih se posebno izdvojenog društva Crvenog križa, te revizijama političkih stranaka, nezavisnih zastupnika članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Primjerom novih standarda u financijskoj reviziji, izrađena su 2 mišljenja, jedno je za financijsko izvještaje i drugo je za usklađenost poslovanja. Kada je riječ o revizijama učinkovitosti u 2018. g. obuhvaćene su sljedeće teme, dodjeljivanje i korištenje tekućih donacija iz proračuna lokalnih jedinca, kapitalno ulaganje u osnovno i srednje škole na području RH, korištenje vanjskih usluga u trgovačkih društvima u vlasništvu RH i lokalnih jedinica, te provedba operativnog provedba, konkurentnosti kohezija 2014.-2020. Znači sada samo kratko, znači pregled po ovim skupinama izvještaj i zapravo što se da zaključiti, znači uz reviziju godišnjih izvještaja o izvršenje državnih proračuna, RH, za 2017. g. obavljena je financijska revizija 23 korisnika državnog proračuna, znači sva ministarstva i 3 zavoda, u godišnjom izvještaju o izvršenju državnog proračuna RH, 2017. … [[Govornik se ne razumije.]] uvjetno mišljenje, a o financijskim izvještajima, korisnika državnog proračuna za 2017. g. izraženo je 15 bezuvjetnih i 8 uvjetnih mišljenja tako je slično i vezano za usklađenost. Revizijom su utvrđene određene nepravilnosti u … [[Govornik se ne razumije.]] području djelokruga i unutrašnjosti, ustrojstava, planiranje i iznošenju plana, računovodstvenih poslovanja, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka imovine, obveze javne nabave. Ovo je prvenstveno se ovdje odnosi i to je boljka, koja je imala i SDP-ova vlada i koja ima sad HDZ-ova vlada prilikom planiranja sredstava, povlačenja novaca od EU fondova, svi od ministara normalno imaju vrlo acidozne planove, postavljaju vrlo visoke kriterije i to je pozitivno i tu ne vidimo ništa problematično. Međutim, kasnije, problem je kod samih tih provedbi, tih planova, i onda kasnije, svake godine se negdje u 10., 11. mjesecu, mora raditi rebalansi i onda je ovdje odlična politička prepucavanja, jesu li se stvorile određena sredstva, povukla sredstva iz EU fondova ili nisu, da li je nekakva administracija, da li je nekakva administracija uspjela povuće bolje neka sredstva ili ne, međutim, po meni, se polazi iz potpuno krive perspektive, nevezano koja vlada upravlja, dal to upravljala SDP-ova ili HDZ-ova vlada, administracija koja vuče EU fondove treba biti o tome neovisno. Znači nevezeno tko je ministar, nevezano tko je ministar, da li je ministrica Žalac, da li je ministar Grčić i da li je neki treći ili 5 ministar jer oni zapravo su plaćeni da rade po projektima i nevezano tko su njihovi ministri, nevezano tko je na vladi i zbog toga su ovdje donesene i nekakve posebne odluke da im se povećavaju plaće, da se treba posebno ekipirati, da su se trebali oni posebno obučiti, znači nevezano, da li vlada funkcionira ili ne funkcionira. Vi ste imali situacija u europskim zemljama, gdje su pojedine vlade, nisu mogle sastaviti vladu po negdje i do godinu dana, a njihove administracije su uredno povlačile eu sredstva, eu fondove, ostvarivali su određene programe i mislim da je to jedan standard koji bi mi trebali ovdje usvojiti da na takav način razgovaramo a ne nažalost da se svaki put prepucavamo da li je netko uspješniji, nije uspješniji i to se odnosi, vežemo to zapravo na politički teren. A u konačnici iskreno to nema veze sa politikom nego ima veze sa snagom hrvatske administracije, tih ljudi koji rade tu, koji rade neovisno koji je ministar da se na taj način i povlače. Mislim da bi to bilo puno korektnije i onda bi i izvješće Državne revizije vezano o određenim planovima, određenim programima mogla davati pozitivnija mišljenja a ne kao svake godine se zapravo upravo govori o problemima, planiranju, izvršavanju određeni programa. A taj dio kada govorimo, bez obzira ako govorimo o povlačenju eu sredstava mislim da smo tu jedinstveni, ne smo lijevi, desni i u sredini, znači da svi moraju funkcionirati da ta administracija nevezano tko upravlja državom da je njihov glavni zadatak što više novaca povući iz eu sredstava i onda ne bi imali takve probleme oko izvršavanja planova. Jer i najveći problemi ovo što i zapravo državna revizija ukazuje u planiranju o izvršenju plana veže se za eu sredstva. Većina, svih drugih ministarstava su unutar nekakvih određenih gabarita planova i ovdje je bilo zapravo govora o zdravstvenom sustavu. Jel i ta dva sustava, znači znamo mirovinski i zdravstveni da nam svake godine generiraju određene deficite, da zdravstveni sustav pogotovo izvlačenje HZZO-a iz riznice da sada samostalno funkcionira i da njima svake godine zapravo nedostaje nekoliko milijardi kuna za izvršavanje njihovih obveza. I ono kao što je kolega Panenić rekao, uvijek i postavlja se pitanje da li su oni u gubitku ili je određeni dio cijena, usluge koji oni mogu ponuditi hrvatskom građaninu, je li su tu unutra i liječnici, njihova primanja, materijalni troškovi, lijekovi itd., koji je taj minimalan dio gdje oni mogu zapravo isporučiti tu uslugu, uslugu hrvatskom građaninu. A znamo da tu uvijek postoje određeni disbalans između cijena tih usluga koju oni mogu po tržišnoj cijeni isporučiti hrvatskim građanima i onome što zapravo se može platiti iz našega sustava, sustava HZZO-a koji je sad negdje 23, 24 milijarde kuna. E sad je pitanje da li ukupan zdravstveni sustav vjerojatno godišnje košta između 26 do 27 milijardi kuna. To je zapravo i samim ovim izvješćem o državnoj reviziji, kada se radila revizija zdravstvenih ustanova ured je obavio financijsku reviziju 49 zdravstvenih ustanova od 12 kliničkih ustanova, 20 općih bolnica, 15 specijaliziranih bolnica i dvije poliklinike. Obuhvaćeni su financijski izvještaji poslovanja za 2016. U financijskim izvještajima i poslovanju zdravstvenih ustanova izraženo je 10 bezuvjetnih i 39 uvjetnih mišljenja.

Tako se u izvješću i navodi, u cilju racionalizacije poslovanja pojedine zdravstvene ustanove poduzimale su određene aktivnosti međutim poduzete aktivnosti nisu bile dovoljne za znatnije smanjenje obveza. Postupci zajedničke nabave nisu dali očekivane rezultate i financijske uštede, ... [[Govornik se ne razumije.]] nisu bili osigurani tehnički preduvjeti za pravodobno i učinkovito provođenje postupaka javne nabave. Za robu i usluge koji nisu bili predmet zajedničke nabave dio zdravstvenih usluga nije proveo propisane postupke javne nabave nego je nabava obavljena izravno kod dobavljača. Znači ovdje vidimo zapravo da pojedine zdravstvene ustanove su svjesne da postoje određene, imaju manjak određenih financijskih sredstava, da su pokušavale raditi određene racionalizacije, da te racionalizacije nisu dale određene učinke. Međutim, ono što je činjenica je da nevezano kako je financijsko stanje zdravstvenih ustanova, jer ono nigdje nije bajno ni u europskim zemljama da je i kvaliteta, da se to ne očituje u kvaliteti zdravstvenih usluga. Tako koliko god možemo s jedne strane biti nesretni kada govorimo općenito o tim nekakvim minusima u zdravstvenom sustavu s druge strane imamo pozitivan dio zdravstvenog sustava da on ipak nevezano za te minuse koji se gomilaju da oni isporučuju zdravstvenu uslugu hrvatskim građanima onako kako mogu zapravo u ovim uvjetima u kojima posluju. I znamo da i sad je i pritisak na zdravstveni sustav, otvaranje na europskom tržištu, naši liječnici su danas, pozivaju ih u europske zemlje i oni vrlo lagano danas bez obzira na njihov ... [[Govornik se ne razumije.]] trebao im je biti sigurno bolji status da oni vrlo lako danas odlaze u druge zemlje i onda kasnije imamo probleme, imamo probleme koji se kasnije mogu očitovati i u kvaliteti zdravstvene usluge. Također ured je obavio i financijsku reviziju 71 lokalne jedinice 11 gradova 60 općina koji su obuhvaćeni financijskim izvještajnim poslovanjem za 2017. godinu. I tu je kada vi vidite lošije svoje lokalne jedinice nego što stoje ministarstva ili državni proračun. Vidjeli ste tamo puno viši, veći broj kvalitetnijih izvještaja što su ministarstva kao institucije kažem puno nevezano kao da li je bio neki ministar ili ne, znači da kao administracija da ipak izvršavaju te zadaće prema mišljenjima Ureda za reviziju pozitivno. Ovdje sigurno ima problema zato što vidimo da ovdje imamo 35 bezuvjetnih i 34 uvjetna mišljenja, da su tu oni negdje na 50:50 što se tiče kvalitete njihovih izvještaja.

Međutim ove stvari koje se njima pojavljuju i koje stalno evidentiraju su od toga da npr. blagajničko poslovanje nekih jedinica nije uredno vođeno, podaci u vrijednosti imovine i potraživanja obveza rezultatu u nekim izvještajima nisu istovjetni podacima u poslovnim knjigama itd. I da pojedine lokalne jedinice, masa sredstava za plaće veća je od propisane. Vidimo da se pojavljuju određene elementarne, elementarni problemi u vođenju poslovnih knjiga lokalnih jedinica, međutim kažem problem je u tome kada se to konstantno ponavlja. I ovdje smo u izmjenama zakona o reviziji, dali smo nešto veće ovlasti da se može kazniti sada ne samo ovaj, ne samo da se idu određene prekršajne promjene, nego da se zapravo i ukoliko se određeni nalozi i preporuke ne, ne ispravljaju da se zapravo može i kazniti odnosno sankcionirati i ta osoba koja je zadužena, zadužena za vođenje.

Znači čak i nije problem ako neko pronađe da ste zapravo nešto pogriješili milim da je tu revizija uvijek prijateljskim ide sa svim onim institucijama kojima ona pristupa da bi te institucije trebale na jedan prijateljski način gledati da im netko dođe, da im pomogne kako se i gdje su određene ovaj gdje su napravile određene propuste, međutim meni je neshvatljivo da se to, da se to više godišnje znači 5 ili 6 ili 7 godina takve određene preporuke i nalozi koji državna revizija dala da se isprave, da se to, da se to ne ispravlja. Ponovo kažem na razini države to i funkcionira, to je zapravo i to i pokazano ovim izvješćima, međutim to lošije funkcionira na razini lokalne uprave i mislim da bi tu trebali ići nekakvim drugim ne samo metodama određenog kažnjavanja prema tim čelnicima lokalne uprave nego možda i većim, mi smo nešto bili razmišljali i većim ulogom npr. FINE. FINA je nekad bila računovodstveni servis u bivšoj državi i mislim da je FINA kada je vodila knjige, vi se bolje od mene to sjećate, kada je neka FINA vodila knjige vi ste bili sigurni da su te knjige uredne i da niste mogli određene naloge moći provesti ukoliko nemate novaca, sredstava na računima i ne znam da li je možda način razmišljanja gdje se, da bi se vođenje poslovnih knjiga za lokalnu samoupravu koji nemaju određenih kapaciteta i sredstava jer morate imati i stručno osoblje nad tim da bi to mogla financijska institucija. Znači FINA, znači koja je država, koja bi mogla izvršavati računovodstvene usluge za lokalnu zajednicu gdje bi mogli i ostvariti ta lokalna zajednica određene koristi, jel znamo da FINA ima dobru mrežu, infrastrukturnu mrežu na terenu, a s druge strane i da bi se sve transakcije mogle obavljati puno kvalitetnije i bolje i u konačnici za ljude koji u FINI koji se zapravo bave računovodstvom koji je to njihova osnovna djelatnost, koji su zapravo oni učili zapravo ljude u kao edukacijski jedan centar, da bi mogli pomoći u rješavanju ovoga problema vrlo loših, da ne kažem loše vođenje knjiga na razini lokalne zajednice. Imaju dobru infrastrukturu, FINA ima dobro znanje, lakše bi komunicirali možda se Državnim urednom za reviziju, lakše bi komunicirali na taj način da bi FINA odgovornije vodila određene, znači imala bi načine kako se, kako se vode ovaj poslovne knjige i pogotovo u nekim manjim mjestima gdje vrlo teško možete doći do nekog kvalitetnog računovođe na vodi određene te poslovne knjige, a znamo da FINA ima dobru mrežu pokrivenosti da bi možda na takav pristup rješavanja ovih problema koji se pojavljuju, jer ovo su elementarne stvari, elementarne stvari se pojavljuju. I sada ne možemo sad svaku ti elementarnu stvar kriminalizirat. To bi bilo loše da sve kriminaliziramo i da sve oni moraju procesuirati putem DORH-a jer onda da se to stvori da nitko u ovoj državni ne vodi poslovne knjige. Mislim da je dobar pristup da se okrenemo FINI, da to država preuzme na sebe, da država preuzme na sebe, da da taj određeni iskorak prema lokalnim zajednicama, nek naprave određenu suradnju, FINI će to biti dodatni jedan izvor prihoda koji oni mogu, mogu servisirati koji sa državnim uredom i oni, oni komuniciraju i daju određene preporuke i mislim da je ovo jedan od načina rješavanja problema da onda i Državni ured za reviziju neće morati na ovakav način morati davati izvješće onda se ovdje stvarati nekakva, nekakva da su tu na svim razinama da je zapravo nekakav loša situacija u Hrvatskoj, a da zapravo ne nudimo rješenja. Slijedeća je kolegica Branka Juričev-Martinčev ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolte kolegice. Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, pozdravljam glavnog državnog revizora sa suradnicama, kolegice i kolege, Izvješća Državnog ureda za reviziju za 2018. godinu Klub HDZ-a će podržati. Radi se o dobro napravljenom, transparentnom izvješću iza kojeg stoji izuzetno kvalitetan rad ureda ocijenjen visokom ocjenom korisnosti i kvalitetom izvješća od korisnika, ali i subjekata revizije. Čuli smo već da je Državni ured za reviziju u 2018. godini obavio 224 financijske revizije, 104 revizije učinkovitosti, 11 provjera provedbe naloga i preporuka te 223 uvida u financijske izvještaje. Primjenom novih standarda izvještavaju se, izražavaju se dva mišljenja, jedno za financijske izvještaje i drugo za usklađenost. Ja sada ne bi ponavljala koliko je napravljeno revizija učinkovitosti, koliko u gradovima, općinama, Crvenom križu, kolko je bilo bezuvjetnih, uvjetnih i sličnih mišljenja, ja bih tu napomenula neke stvari i govorila o onome na što mi moramo obratiti pažnju. Prije svega Državni ured za reviziju jedan je od rijetkih ureda koji u izvještajnom razdoblju je završio sve planirane revizije i izvješća dostavio Hrvatskom saboru, možete primijetiti čak 20. prosinca, što znači i prije isteka godine. Tako da je danas nama moguće razgovarati i raspravljati o onome što je bilo u 2018. godini, a znamo da nerijetko pričamo o 2017., a i ranijim periodima. Istovremeno ured kad su u pitanju financijska sredstva godinu je završio sa preko 5 milijuna kuna manje potrošenih sredstava od planiranih, zaista to zaslužuje velike pohvale i glavnom državnom revizoru gospodinu Klešiću, svim zaposlenicima, a ja tu moram istaknuti da je zanimljivo ponovno vidjeti da je tu preko 80% žena, pa evo moje čestitke. Ovo izvješće Državnog ureda za reviziju kao i prethodna izvješća trebala bi svima nama biti od iznimnog značaja i polazna osnova što u kojem zakonu treba mijenjati i što treba precizirati, na koji način mi možemo doprinjeti i transparentnosti i racionalizaciji poslovanja svih onih subjekata koji su u nadgledanju u 2018.g., tako da mislim da svatko od nas bi trebao dobro proučiti bar onaj segment o kojem želimo govoriti ili kritizirati. Ovo izvješće bi nam sigurno trebalo biti putokaz. Ured je obavio reviziju godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna za 2017.g. i financijsku reviziju 23 korisnika državnog proračuna. Zanimljivo je, ali i zabrinjavajuće da čak 57% ukupnih rashoda ide na mirovine i na zdravstvo. Kad govorimo o ovim subjektima, bilo bi primjereno da oni imaju gotovo svi bezuvjetno mišljenje, sigurno ako se radi o nepravilnostima u vezi evidentiranja nekih poslovnih događaja da tu možemo biti nekako, imati nešto više razumijevanja, međutim, nije dobro ako stoji da čak i korisnici državnog proračuna, ne znam, pojedine vrste rashoda u vezi s određenim projektima i aktivnostima su financirane sredstvima planiranim za neke druge vrste rashoda ili da obveze po pravomoćnoj presudi ili arbitraži pojedini subjekti ne plaćaju u roku, tako da iziskuju naknadno dodatne izdatke za zatezne kamate, troškove ovršnog postupka i sl. Kod lokalnih jedinica primijećeno je da masa sredstava za plaća je veća od propisanih ili npr. komunalna djelatnost izravno je povjeravana pravnim i fizičkim osobama bez provedenog postupka prikupljanja ponuda odnosno javnog natječaja. Negdje opet evidencija o imovini nije cjelovita jer za neku imovinu nisu riješeni imovinsko pravni odnosi ili nisu pribavljeni podaci o vrijednosti. Sigurno ako se radi o manjoj nekoj općini koja nije ni kadrovski dovoljno sposobna sve ove odraditi, znači, imovinsko pravne poslove ili pak nema dovoljno financijskih mogućnosti da naruči stručnu procjenu od sudskih procjenitelja za vrijednost svoje imovine, morali bi mi razmisliti na koji način doprinjeti tome kako bi iz nekih naših evidencija ili Porezna uprava ili sl., mogla im dostaviti tu procijenjenu vrijednost kako ne bi dobili primjedbu prilikom dolaska Ureda za reviziju u njihovu jedinicu. Naime, utvrđeno je da je koncem 2016., da su imale znatne dospjele obveze. U cilju racionalizacije poslovanja pojedine zdravstvene ustanove su poduzimale određene aktivnosti, međutim, poduzete aktivnosti nisu bile dovoljne za znatnije smanjenje obveza. Postupci zajedničke nabave nisu dali očekivane rezultate i financijske uštede, dijelom jer nisu osigurani tehnički preduvjeti za pravodobno i učinkovito provođenje postupka javne nabave. Za robu i usluge koji nisu bili predmet zajedničke nabave dio zdravstvenih ustanova nije proveo propisane postupke javne nabave, nego je nabava obavljena izravno od dobavljača. E sada, ako je dogovoreno da će to raditi ministarstvo, onda to na neki način i ne može biti primjedba koju može otkloniti bolnici.